Tak prosím, pane premiére.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane premiére, koaliční vláda ANO a sociální demokracie schválila a v listopadu loňského roku předložila Sněmovně zákon, jehož předmětem je zdanění poskytování vybraných digitálních služeb, které jsou realizovány na území České republiky. Je to reakce na neustále se opakující a nikdy nekončící debatu v rámci Evropské unie a OECD, jež se nemohou na společném postupu dlouhodobě shodnout. Proto jsme i my, stejně jako například Francie, Itálie, Rakousko či Velká Británie, přistoupili k řešení na národní úrovni. A musím říci, že toto řešení já osobně podporuji, podporuji digitální zdanění.

Paní ministryně Schillerová tyto výnosy zapracovala také do státního rozpočtu na letošní rok, a je třeba si i říci, že přes opakované upozornění sociální demokracie, že rozpočet by neměl být stavěn na příjmech ze zákonů, které neprošly legislativním procesem.

Pane premiére, rád bych se zeptal na váš postoj k této věci. Poslanci rozpočtového výboru obdrželi od velvyslance Spojených států výhrůžný dopis. Domnívám se, že zde dochází k určitému vměšování do záležitostí České republiky jako suverénního státu. Děkuji. Já vám děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Tak děkuji za slovo.

Takže určitě to koaličně projednáme. Je pravda, že ta daň z digitálních služeb, já jsem toho názoru, že pokud tady firmy podnikají a mají sídlo mimo Evropskou unii, tak by měly být zdaněny.

My jsme zaznamenali různé návrhy na snížení té sazby na 5 nebo 3 %. Španělsko zavedlo myslím 3 %, Rakousko, pokud si pamatuji, a nevím tedy přesně, také. A samozřejmě znovu opakuji, že to bude předmětem jednání vládní koalice.